Říkáte si, oni to nějak zvládnou. Tak já říkám ne, nezvládnou. Uvědomíte si, že je tu obrovské množství lidí, kterým stačí vzít málo, abyste jim nakonec vzali všechno.

Mluvím o lidech, kteří chtějí jen něco málo, ale to málo potřebují absolutně.

Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo.

Já chápu, že to někdo připravoval samozřejmě.

To já všechno chápu. Ale velmi důrazně upozorňuji na to, nepoužívat promiscue výrazy, které jsou zavádějící, kterým úplně nerozumíte a nejsou vysvětleny, protože uvádíme, nebo vy tedy uvádíte občany do určitého omylu, nejasnosti a nejistoty, jakým způsobem se mají tedy které té situaci, která není vysvětlena dobře, postavit.

A to jsem tam tedy dneska neslyšela. Já děkuji za dodržení času. Ještě než dám slovo paní kolegyně Pastuchové, tak načtu dvě omluvy.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Tato schůze byla svolána paní předsedkyní Pekarovou Adamovou, tedy předpokládám, že pětikoalicí, protože jim hrozně záleží na tom, aby to prošlo, a když si to spočítám, tak tady sedí deset poslanců z pětikoalice, dva ministři. Teď přišel pan ministr Síkela, takže tři. Ale až se bude hlasovat, tak tady bude zase všech koaličních poslanců tolik, aby přehlasovali i to, co bylo navrženo, a to zamítnutí v prvním čtení.

Já už jsem to zde zmiňovala při faktické.

Ano, takto zde byl roky, protože všechny vlády respektovaly dluh a vděk společnosti vůči našim seniorům.

To zde zaznělo už mockrát. I v tomto směru doporučila vláda lidem, kteří celý svůj život pracovali a odváděli daně, ať si skočí pro podporu do fronty před pracák anebo ať vyberou své životní úspory, které měli na ten důchod, aby si přilepšili.